Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane místopředsedo vlády jiné členy vlády tady nevidím , zahajuji druhý jednací den 50. schůze Sněmovny, všechny vás tady vítám.

Požádám vás o klid, aby stenografický záznam byl perfektní, abych mohl přečíst omluvy z dnešního jednání členů vlády.

To jsou omluvy na dnešní den. Budeme pokračovat pevně zařazenými body, protože je středa dopoledne, tak bloku třetích čtení.

Přihlášeného mám písemně ke změně programu pana poslance Jana Klána a vidím další přihlášené. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezké ráno, vážený pane místopředsedo, vládo, pane ministře, dámy a pánové.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Také přeji dobré dopoledne.

Nejdřív ale konstatuji, že pan kolega Radek Vondráček má náhradní kartu číslo 15.

Rozhodneme v hlasování číslo 26, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro toto pevné zařazení bodu. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní o návrhu pana poslance Humla, to znamená pevné zařazení bodu...

Rozhodneme v hlasování číslo 27, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat.

Můžeme pokračovat, protože se nezměnilo nic na pevně zařazených bodech ze třetího čtení. Budeme postupovat podle pořadu schůze. Nejdříve bod 166. Znovu žádám sněmovnu o klid. Jsme ve třetím čtení a budeme rozhodovat velmi vážné věci.